Nyní tedy zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejdříve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak už učinila paní poslankyně Pastuchová, která dnes bude hlasovat s kartou číslo 40.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 13. září tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. A ptám se, zda má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, že by se hlásil. Proto zahájím hlasování o ověřovatelkách této schůze.

V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 104 přítomných, pro 100, proti žádný.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Svým rozhodnutím číslo 38 jsem rozhodla o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisk 302 hospodářskému výboru k projednání a stanovila mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnes do 10.30 hodin.

Dále bych vás chtěla informovat, že vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze dne 14. září tohoto roku požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl také projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. K tomuto tedy otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, proto ji končím a přikročíme k hlasování.